Děkuji za případnou podporu tohoto usnesení. Děkuji. To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy, takže pokud se již nikdo nehlásí z místa, tak podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě končím i druhé čtení tohoto návrhu a v souladu s dosavadní praxí navrhuji, pokud nikdo není proti, že přerušíme tento bod před třetím čtením.

Takže pokud proti tomu nikdo nic nemá... Prosím, pane předsedo. Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Klub ANO prosím k panu předsedovi Vondráčkovi. Dobře, takže ta pauza na třicet minut je poměrně jistá. V tom případě se sejdeme... Děkuji.